Aby tady byla dostatečná kapacita této podpory.

To je důležité pro tuto vládní koalici. To je zase ta otázka hodnotové politiky v praxi.

Čeká nás důchodová reforma.

Já už jenom stručně v tom čase, který mi tady zbývá, se zmíním ještě ke krokům, které se realizovaly na půdě Ministerstva životního prostředí.

To se děje.

To jsou všechno důležité věci pro naše občany v době energetické krize.

To jsou racionální kroky, které jako vláda Petra Fialy, vláda těchto pěti koaličních stran děláme, a uvolňujeme na to finanční prostředky a všechny nutné kapacity, které k tomu jsou potřeba.

A je to konkrétní forma podpory nejenom pro válečné uprchlíky, kteří přišli z Ukrajiny, ale i konkrétní forma podpory pro české zranitelné domácnosti, pro například samoživitele, samoživitelky a další zranitelné skupiny osob. Závěrem chci také ještě podtrhnout to, že Česká republika i díky práci této vlády, našeho premiéra, si v Evropě, ve světě znovu získává respekt. Znovu nás partneři poslouchají.